To, jakým způsobem Česká republika je schopna vyvíjet svoji kontrolní činnost. Všichni se nepochybně shodneme na tom, že k funkčnosti každého státu patří to, aby dokázal efektivně kontrolovat plnění zákonů, funkci jednotlivých úřadů a podobně. V tomhle směru my máme k rozšíření kompetencí NKÚ principiální výhradu, máme výhradu v tom smyslu, že chceme také zajistit, aby se NKÚ s touto rozšířenou kompetencí zaměřil na samotnou kontrolní činnost státu, vyhodnocoval pravidelně, jak ta kontrola probíhá, jestli je efektivní, a upozorňoval na případy, kdy také kontrolní orgány vyvíjejí neefektivní kontrolní činnost.

Nevede to k tomu, že bychom chtěli diktovat a určit, kdy ta kontrola proběhnout nemá.

Principem je vytvoření systému evidence kontrol informačního systému veřejné správy, kam kontrolní orgány budou vkládat své kontrolní záměry a plány, a samozřejmě budou muset před každou provedenou kontrolou rovněž zkontrolovat, zda opravdu v tom samém dni, v tom samém okamžiku u toho subjektu neprobíhá nějaká jiná kontrola, nebo dokonce více kontrol a zda například u malé obce, která má i neuvolněného starostu, v tom roce už třeba čtyři jiné orgány nebyly a nezatížily tu obec tak, že ve výsledku místo skutečné kontroly a efektivního zásahu dochází ke kroku, který naopak jakýkoli účinek kontroly jenom oslabuje. Míříme tedy k tomu, aby se podařilo i v České republice zkvalitnit systém kontrol, omezit zdvojené, ztrojené a jinak zmožené kontroly, udělat pořádek v tom, co jinde státy sledují také, aby prostě systém kontrol fungoval dobře, ne nadměrně, ale efektivně a správně tam, kde je to nezbytně třeba.

Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát za pozornost. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Ano, pan zpravodaj kontrolního výboru Kubíček. Děkuji za slovo.

Nicméně tento zákon je zvláštní tím, že musí být propojen i se změnou Ústavy, a na to v obou komorách potřebujeme určitý počet poslanců či senátorů, takže my jsme museli přistoupit k určitému kompromisu. A členové SPD jsou pochopitelně v kontrolním výboru a asi potvrdí, že to bylo velmi rozumné, byť se skřípěním zubů, protože ty ústupky se nedělaly úplně dobře.

NKÚ by neměl být strašák.

Ale oni to mají správně, protože je to taková metodika pro ty další, kteří budou pokračovat, aby nedělali ty jednotlivé chyby.

To by bylo velmi smutné. Ještě?

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Přeji vám všem mnoho štěstí a zdraví do nového roku, protože vás tady vidím v novém roce poprvé, těším se na spolupráci, ať už sedíte na kterékoliv straně této místnosti.

Předpokládám, že o tom budeme ještě debatovat dále, ale chtěla bych upozornit, že není jasné, zda si autor toho pozměňovacího návrhu vůbec uvědomuje zásadní negativní dopad, který by tento návrh způsobil.

Navíc by šlo o zcela nepřiměřený zásah do ústavním pořádkem zaručených základních práv jednotlivců, zejména pak práva na soukromí.

Rozsah zveřejňovaných informací má být pak zřejmě stanoven podzákonným právním předpisem, vyhláškou Ministerstva financí, což protiústavnost celého opatření ještě umocňuje.